Navrhuje někdo přikázat jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Má někdo návrh na přikázání jinému výboru? Ano, pan poslanec Marek Benda. Prosím, pane poslanče.